Tak děkuji panu poslanci a poprosím paní ministryni o odpověď. Já přečtu omluvy.

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

My máme samozřejmě ty tabulky, sledujeme, a já myslím, že asi nebudu tady předčítat ty jednotlivé údaje. Jinak všechny ty tabulky pro všechny ostatní jsou samozřejmě na našich webech dotace.eu , kde dáváme samozřejmě pravidelně informace o stavu čerpání. Tak a dostanu se k těm konkrétním otázkám.

Evropská komise vlastně pozastavila certifikace k tomuto programu, protože tam byly samozřejmě nějaké věci, které bylo potřeba dojasnit. To se podařilo s Evropskou komisí všechno projednat.

A samozřejmě ty 3 mld. už jsou nyní v certifikaci.

To znamená, určitě nebudeme na konci roku 2019 vracet z důvodu nenaplnění pravidla N+3 žádné peníze.

Tak co se týká toho samotného auditu, který proběhl na OP PIK, tak tady už jsem vám odpověděla, že nám to už vlastně spustili to financování a těch 12 mld. už má Česká republika na účtě a další miliardy jsou nyní v procesu. Co se týká aktuálně probíhajícího auditu tam se omlouvám, ale z toho auditu já nemohu sdělovat žádné bližší informace. Pak jste se mě ptal, jaký je vlastně rozdíl v oblasti korekcí, pokud jde o individuální korekci nebo systémovou korekci. Systémová korekce se stanovuje na program; pokud ve výroční zprávě má chybovost větší než 2 %, tak pak se samozřejmě stanovuje tzv. plošná korekce na celý ten program. Nicméně ta plošná korekce, když je to v průběhu období, tak samozřejmě vždycky je potřeba, aby ten program měl dostatečný zásobník projektů, protože ta korekce jde vlastně zpátky, jsou to peníze národních zdrojů, které jdou zpátky do toho programu, a uplatňují se za to další projekty.

Prostě za to žádné projekty nejsou, neměli jsme vlastně ty peníze na co dát.

Aby když dojde k nějaké korekci, ty peníze i ten individuální příjemce když dostane korekci, tak to zaplatí zpátky a jde to tomu programu a ten program to může využít na další projekty, ale musí je mít. Musí ty projekty mít, aby to měl z čeho zaplatit. Nyní samozřejmě se hodně přealokovává program IROP, to znamená Integrovaný regionální operační program, protože tam jsou projekty měst, krajů a obcí, co je vlastně v celospolečenském zájmu, aby tyto projekty byly realizovány, proto IROP vlastně je hodně přealokován a bude vlastně tím programem, že pokud by byly jakékoliv korekce, tak to samozřejmě pojme projekty Integrovaný regionální operační program. Tak tolik asi, jestli tedy jsem odpověděla na vše, na co jste se ptal. Tak děkuji. Děkuji, paní ministryně.

A zrovna tady mám obavu, jestli nehrozí nějaký problém právě kvůli těm problémům s certifikací na začátku. Co se týká těch korekcí. Já myslím, tomu se bude věnovat tady zvláštní bod, tomu auditu. Proto já po vás dneska nechci v této odpovědi podrobnosti.